Dámy a pánové, vedení Sněmovny reprezentuje Sněmovnu a je také odrazem stavu politiky v naší zemi. Tím, koho zvolíte, dáváte signál svým spoluobčanům a voličům, co si myslíte o svých volebních slibech a o hodnotách, které reprezentujete.

My v Úsvitu předvolební sliby rušit nebudeme. Děkuji. .

Má někdo další zájem přihlásit se do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Jsou případné dotazy na předsedu volební komise po prohlášení pana kolegy Okamury, že rezignuje na svou kandidaturu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny? Ptám se tedy na vydávání lístků a dobu, po kterou bude pracovat volební komise. Pane předsedo, prosím, upřesněte. Děkuji. My budeme muset vytisknout nové hlasovací lístky, kde tedy nebudou dvě jména. Takže teď poprosím ctěné plénum, aby nám dalo 15 minut času a v 10 hodin 10 minut můžeme začít vydávat hlasovací lístky.

Dobře.